Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo, paní předsedající. Ke kolegovi předřečníkovi.

Snížili jste platbu za státní pojištěnce.

Pane poslanče, to byla poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem pan předseda Benda. Prosím.

To znamená, že bychom tedy hlasovali po 14. hodině do projednání tohoto tisku. Přivolám kolegy z předsálí a ještě načtu omluvy.

A než se ustálí počet přihlášených, přečtu další omluvy.

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, který přednesl pan předseda Benda? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat a hlasovat po 14. hodině do projednání tohoto sněmovního tisku. Nyní ještě omluvy.

Vyčerpali jsme všechny přihlášené z rozpravy. Táži se, zda se ještě někdo do rozpravy hlásí? Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr jako navrhovatel? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Také ne. Táži se, zda ještě pan poslanec jako zpravodaj hospodářského výboru má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan poslanec Kaňkovský? Také nemá. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych vás seznámila s procedurou hlasování ve třetím čtení k zákoníku práce, tak jak ji schválil garanční výbor pro sociální politiku. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Pod bodem 1 budeme hlasovat legislativně technické úpravy, případně úpravy podle § 95 jednacího řádu, které byly předneseny paní poslankyní Babišovou. Poté budeme hlasovat pozměňovací návrh A1 a A2. To jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Jako třetí by přišel na řadu pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Berkiho. Jako čtvrtý by měl být hlasován poslanecký návrh pod písmenem J pana poslance Brázdila.

Jako osmý budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Havla. Poté pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Kaňkovského. Jako jedenáctý bod budeme hlasovat pozměňovací návrh F5 pana poslance Adamce. Jako dvanáctý bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Hájka. Jako třináctý pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Králíčka. Čtrnáctý pod písmenem I poslankyně Jílkové. A jako patnáctý bod bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku. Děkuji, paní zpravodajko. Dáme tedy hlasovat o návrhu této procedury a poprosím vás také o zklidnění. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní bych vás prosila, abyste nás provedla hlasováním. Jako první bychom tedy hlasovali změnu účinnosti, kterou přednesla paní poslankyně Babišová podle § 95, a to změnu účinnosti tak, že by tento zákon byl účinný prvním dnem druhého kalendářního měsíce. O měsíc se tedy odsouvá účinnost tohoto zákona. Děkuji. Já zahajuji hlasování... Pardon, pardon. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím o stanoviska. Paní zpravodajka? Nyní můžeme tedy dát hlasovat.

V hlasování číslo 88 přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 89. Návrh byl zamítnut.